Neměl však na výběr, starty na kvalitnější zahraniční technice byly tou dobou u nás oficiálně zakázané a jen zmínka o přechodu k zahraniční tzv. západní značce nebo stále klesající úrovni motocyklů ČZ vyvolávala hněv nadřízených orgánů, po nichž často následovala i různá nebezpečná udání. Je to takový náš hezký český zvyk. Přes tento technický hendikep si Jaroslav Falta udržoval až do posledního závodu seriálu mistrovství světa naději na zisk titulu mistra světa.

I on Faltu stejným způsobem zdržoval. Československý závodník dokončil první jízdu na třetím místě.

Závod pokračoval dál a Falta se v posledním kole probojoval na první místo.

Vše další a bohužel také rozhodující už bylo ale v rukou československých funkcionářů, kteří svým jednáním způsobili, že Falta o titul skutečně přišel.

Tolik tedy jenom stručný příběh Jaroslava Falty. A na závěr moje osobní doporučení, protože pochopitelně pana Jaroslava Faltu znám. Je to člověk, který si naše společenské uznání a společenskou rehabilitaci rozhodně zaslouží. Děkuji vám za podporu a děkuji vám za pozornost. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, hlásí se paní poslankyně Richterová.

Vážený pane ministře jeden statečný, vážené kolegyně, vážení kolegové, já velice stručně zmíním jednu věc, jedno jméno, které nebudu jmenovat, ale velmi mě překvapilo, že ze svého středu chce naše ctěná Sněmovna tím, že je ten člověk navržený, ocenit někoho, kdo je aktivním politikem, sedí tu mezi námi. Já se domnívám, že jde o princip, který není úplně vhodný.

Ale skutečně zvažme, zda je hodno důstojnosti této instituce, abychom skutečně sami sobě navrhovali vyznamenání. Děkuji. Pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek s přednostním právem. Děkuji za slovo a za ten příspěvek paní kolegyně. Ta naše přestávka je právě kvůli tady této věci a my to vyřešíme. Děkuji. To je informace i pro ostatní kolegy, nestihl jsem to všem říct osobně. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Zatím jste ještě nedokázala vůbec nic. Pan místopředseda Pikal do rozpravy. Prosím, máte slovo. Jednak v tom materiálu není úplně dokonalá jedna věc, neboť se tam navrhuje v bodě 1 propůjčení v rámci občanské skupiny cizím státním příslušníkům.

A pak možná k té diskusi, která se tady rozběhla. Já bych byl taky určitě radši, kdyby existovalo to těleso, které zákon předpokládá, jakýsi poradní sbor, na který by prezident delegoval částečně svoji pravomoc rozhodovat o těch vyznamenáních, kde by se to odborněji posuzovalo, kde by se návrhy scházely nějak transparentně, kde by seděli zástupci odborných společností apod. a třeba zástupci i dříve vyznamenaných.

Tolik ode mě. Děkuji, pane místopředsedo. Následují faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Kaňkovský, poté pan poslanec Plzák.